Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo. Tak já děkuji za slovo. Já bych opravdu chtěla vědět, proč tady není přítomen pan ministr pro legislativu. Samozřejmě každý můžeme mít nějaké důležité důvody, ale musím říct, že tahle vláda si naplánovala, že dnes bude mimořádná schůze, že se bude potvrzovat stav legislativní nouze.

Zároveň bych chtěla připomenout vystoupení pana Michálka, které bylo v ranních hodinách. Při těch faktických poznámkách, kdy pan Michálek nás tady vyzýval, abychom nevystupovali v rozpravě s faktickými poznámkami a abychom nechali vystoupit pana ministra pro legislativu, že nám chce vysvětlit, proč je vyhlášen stav legislativní nouze. Ale pan ministr pro legislativu do současné chvíle vůbec nevystoupil. Neslyšela jsem, že by byl přihlášen s přednostním právem. Tak jste to tady, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, říkal.

Prosím, nepokřikujte na mě. Myslím si, že by si měla zjednat nápravu paní předsedající.

Nezlobte se na mě. Děkuji. Dále je připravena, jak vidím, paní poslankyně Adámková, také je přihlášena. Prosím, máte slovo.

Víte to moc dobře. Jsou porušeny prostě principy demokratického právního státu od začátku do konce, pokud to tady na sílu protlačíte, a my se skutečně, pokud se to stane, budeme domáhat nápravy u Ústavního soudu. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážení páni ministři, vážený pane premiére, dámy a pánové, já musím říci, že je mi líto pana ministra Jurečky, protože práce a sociální věci je velmi těžké ministerstvo a málokdo zná sociální práci.

Já samozřejmě to pouze cituji.

To vám ani vyčítat nemohu.

Připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem v té předchozí faktické poznámce nestihl položit kompletní dotaz, tak jak jsem měl v plánu, shodou okolností mi pan ministr neodpověděl na tu předchozí, jistě nedopatřením.

Ta podotázka byla tak je to skutečná škoda, nebo je to ušlý zisk? Protože skutečně když to domyslím ad absurdum, tak potom každé vyplacení důchodu ze státního rozpočtu je de facto škoda. Když budu vycházet tady z tohoto myšlenkového pochodu.

To je něco, co já nemohu přijmout vzhledem ke svému vzdělání a k nějakému logickému myšlení. A děkuji za odpověď.